Chtěl bych on už to tady pan ministr v zásadě shrnul, zodpověděl některé položené dotazy.

Předpokládám, že nejdřív budeme asi hlasovat o návrhu na vrácení, a pak se případně zabývat hlasováním o přikázání těmto jednotlivým výborům. Já tohle všechno eviduji.

Prosím, máte slovo. Hezké dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavně vážený pane ministře. Chce se mně říct: A teď o Budulínkovi. Pane ministře, prosím, až budete nás komunální politiky napříč politickým spektrem, kteří v této Sněmovně sedíme, chtít přesvědčit o tom, že máme hlasovat pro zákon, který předkládáte, prosím, dejte nám aspoň trochu vědět, že o tom máte alespoň tuchu, jak to na těch obcích a městech probíhá. Svým vystoupením jste mě osobně přesvědčil, že o tom tuchu vůbec nemáte. Děkuji. Děkuji.

Mám za to, že Sněmovna si tuto informaci zaslouží. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Bendu. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové, opět jako tradičně ministr čeká, až zazní celá rozprava, pak vystoupí se závěrečným slovem, ve kterém nereaguje téměř na nic, a jediná šance na vystoupení jsou přednostní práva. Pokládám to vždycky za dost nefér vůči těm poslancům, kteří to přednostní právo nemají. Já tu výhodu, že můžu požádat svého předsedu, aby odešel, a můžu zareagovat, mám, ale myslím si, že by bylo správně, aby ministři zejména na konkrétně vznesené otázky reagovali v průběhu rozpravy. Na řadu věcí tady odpověď nezazněla žádná. Zdůvodnění, proč nebyla provedena RIA, je zdůvodnění tak neuvěřitelným kruhem, že se až musím smát. K ústavním změnám se RIA nedělá, a to, co je tady, je definováno ústavní změnou, takže RIA vůbec dělat nemusíme. Je to jenom snaha říct vím, že by to mohlo vyvolat problém, protože to regulatorní je velmi výrazně, no tak se tomu vyhnu tím, že si to sám odpustím. Za druhé, žádnou ústavní změnou nic definováno není. To se týká i pana zpravodaje, i pana ministra, oba dva jsou právníci, dobře to vědí. Ústavu v této zemi schvaluje Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovna tady vyjádřila nějakou vůli, Senát vyjadřuje zcela odlišnou vůli dokonce, neprojednává tuto novelu. Je třeba nejprve dát dohromady obecnou představu toho, jak vypadají kontroly ve veřejné správě, a pak teprve jsme ochotni schválit novelu Ústavy. Je tady nějaké vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny. Toto vyjádření většinové vůle Poslanecké sněmovny se projevilo také toho 9. 4. v usnesení 708, které uložilo vládě, aby vyjasnila toto usnesení. A pan ministr, který by tady na této Sněmovně měl sedět pokaždé, když Sněmovna zasedá, mě ujistí, že úřední cestou se to k němu nedostalo.

Pak je zcela zbytečné, aby byl ministrem. Jinak vystupuje za vládu jako celek. Já vím, že nemáte v gesci, ale vystupujete za vládu jako celek. Vláda jako celek tento úkol dostala. Zcela jasně byl určen právě k tomu, až bude předkládána novela o Nejvyšším kontrolním úřadu, abychom věděli, jak ty kontroly ve veřejné správě vypadají, a vy se tady budete vymlouvat na to, že jste tady jenom jeden ministr a nevystupujete za vládu jako celek? Když jste se na úkol, který vám tato Poslanecká sněmovna dala, vykašlali?

O tom, že jste se nezabýval ani dotacemi, že k účelnosti vykládáte jenom pohádky o tom, že nezakládá nové povinnosti, ale že zakládá novou kontrolu, která bude říkat v účelnosti jste udělali chybu, to už tam tak jako zapomínáte přiznat. Ale to už jsou věci, které asi budeme řešit v dalších čteních. Já si jenom myslím, že ministr tady vystupuje za vládu a není možné se tvářit jako já usnesení Poslanecké sněmovny ignoruji, protože mně určeno nebylo, a já jsem tady zřejmě nějaký mimoň. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, které zde přednesl pan poslanec Vilímec, Benda a Bendl.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 49, do kterého je přihlášeno 168 přítomných, pro 31, proti 103, návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 50, do kterého je přihlášeno 172 přítomných, pro 170. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento další návrh dalšímu výboru, ale v diskusi zde padly dva návrhy, a to na přikázání ústavněprávnímu výboru a výboru pro regionální rozvoj. Je ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.